Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení. Máme tady faktickou poznámku, do ní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče.

Mně to moc čitelné nepřijde, protože tam, kde jim to vyhovuje, nastupují na principu diskontinuity. Pro lidi zvenku, ti to nevědí, to znamená, že ten zákon tady fakticky už není.

Ten zákon tady v zásadě v této budově vůbec není, neexistuje a podobně.

Děkuji. A nyní tu máme ještě další faktickou poznámku. Já jenom krátce zareaguji, vaším prostřednictvím, paní předsedající, na kolegu Kobzu i na kolegu Nachera. V tuto chvíli se celá řada rodin a jednotlivců ocitá ve velmi svízelné situaci v souvislosti s navýšením cen energií. Predikujeme, že se bude dále zhoršovat.

Nikdo neříká, že vláda nebude hledat další nástroje v průběhu roku, pokud se situace bude zhoršovat, a všichni bychom si přáli, abychom nehnali občany do té uličky hanby nebo jak to tady zaznělo, protože si myslím, že si všichni uvědomujeme, že to opravdu není nic záviděníhodného, ale hledáme pomoc pro ty nejpotřebnější, aby nezůstali úplně v té energetické chudobě, a že to tímto neskončí zřejmě to neskončí, protože ceny energií porostou a predikce jsou skutečně velmi alarmující tak si to vláda velmi dobře uvědomuje.

Děkuji, pane zpravodaji.

Ten problém je v tom, že se nejsme schopni shodnout na tom, kolik vlastně domácností bude fakticky postižených a jestli chceme pomoct jenom těm opravdu nej, nejzranitelnějším, na které míří toto opatření, které, znovu říkám, špatné není, anebo jestli chceme pomoci i ostatním nízkopříjmovým domácnostem a domácnostem středněpříjmovým.

Je to argument.

Popravdě řečeno, není to úplně špatná myšlenka.